Přišli další to by mělo být také součástí práce vyšetřovací komise, seznam lékařů, kteří byli profesně, lidsky, mediálně, dehonestováni a uráženi, přestože měli pravdu.

Ještě byla obviněna tady naším staronovým ministrem zdravotnictví z toho, že se neprofesionálním přístupem nakazila covidem. Její osud je křiklavou ukázkou toho, co se děje.

A když se po měsících zjistí, že jste měli pravdu a vaše vyšetřovací verze se stane oficiální vyšetřovací verzí amerických orgánů, tak o tom mlčí. A to znamená, že jestli my nebudeme zkoumat původ toho viru, tak ta komise je fakt zbytečná, bude to jenom prostě na chvilku v rámci předvolebního boje. My ve Volném bloku pro tu komisi zvedneme ruku buď jak buď, protože předpokládám, že některé materiály, které budou uvolněny tou komisí, budou zajímavé, šťavnaté a výživné, když mafie reprezentovaná novofašisty bude chtít porazit mafii reprezentovanou jiným globalizačním křídlem, a budou na sebe navzájem ukazovat prstem, jako tady třeba minule, prostřednictvím pana předsedajícího, ukázal pan profesor Válek prstem na vládu, že umožnila vakcinaci nebo infuzi experimentálního roztoku do statisíců lidí, kteří nebyli informovaní o tom, že dostávají darované pseudovakcíny, které možná stály někde v Izraeli na přímém slunci 14 dnů, a potom nám je letecky přivezli, a že nemají nárok na odškodné.

A to je zločin sám o sobě, který by také měl být předmětem činnosti té vyšetřovací komise, ale on nebude.

Takže doufám, že ve zprávě parlamentní vyšetřovací komise budou jmenovitě uvedeni poslanci, kteří toto opakovaně odmítli, protože ve zprávě mimoparlamentní vyšetřovací komise Volného bloku toto jmenovitě uvedeno bude. Jaký byl další postup? Strhla se strašná bitva, protože opozice nechtěla měsíc, chtěla 14 dnů.

Za celé to období proběhly už minimálně dvě obstrukce na volení Rady ČT ze strany takzvané demokratické opozice, která, vědoma si toho, že kdykoliv může zmařit jakoukoliv poslaneckou schůzi, protože je tady strašně velká opozice, jsou tady jenom dva vládní kluby. Jeden takový, jak kdy, podle toho, kolik to hodí, no a potom je tady šest opozičních klubů. Šest opozičních klubů když se dohodne, tak vláda Andreje Babiše neschválí nikdy nic.

Sedm předsedů, sedm místopředsedů.

To už není ani půl hodiny na jednoho a je po jednacím dnu. A to se ani neschválí program. Tak by to končilo.